Dovolím si citovat jednu z nich, která je pod číslem 3 a kde si myslím, že je jasně řečeno, že právě nelze se skrývat za jakoukoliv důvěrnost takto závažného dokumentu.